Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl, vaším prostřednictvím, reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou. Já si myslím, že skutečně... já chápu ten váš postoj.

Z mého pohledu tady vznikl funkční systém dětských skupin, který ke spokojenosti dětí i rodičů bez problémů funguje, a vy úplně zbytečně se ho snažíte teď nabourat a znemožnit například čtyřletým dětem chodit do dětských skupin.

Podle mého názoru je toto skutečně velmi nešťastný přístup a bouráte fungující systém, který ke spokojenosti desítek tisíc lidí v této zemi dobře funguje.

Já skutečně musím zareagovat. Proč to proboha nenecháte na rodičích, ať si vyberou, který systém jim vyhovuje? Já si myslím, že to byla historické štěstí, které desítkám tisíc rodičů a desítkám tisíc dětí přineslo fungující systém péče. Máme obrovský ekonomický problém, že se nám nedaří zapojovat rodiče malých dětí do pracovního trhu, a ten systém normálně funguje a pomáhá jim, aby mohli pracovat nebo pracovat na zkrácené úvazky, a my jsme rádi, že tady ten systém je. My jsme rádi, že je tady svoboda volby, a moc bychom si přáli, aby toto bylo zachováno. A to je to jádro našeho sporu ohledně tohoto zákona. My si skutečně nemyslíme, že má stát direktivně rozhodnout, jestli rodiče mají dát dítě do školky, do dětské skupiny nebo si ho nechat doma. Ať se rozhodnou svobodně rodiče, ať je přiměřená podpora pro všechny systémy, která odpovídá nákladům, a ať se především zohledňuje to, že pokud podporu ze strany státu neuděláme, tak rodiče se zařídí po svém, budou si dělat své soukromé dětské skupiny, a zase nám vypadnou další lidi z trhu práce úplně zbytečně místo toho, abychom dali tady pár tisíc korun na dětskou skupinu a umožnili bychom těm rodičům vrátit se do práce a i vlastně celý ten systém financovat. Ještě než budeme pokračovat, máme před sebou pět faktických poznámek a dvě přednostní práva, a to paní poslankyně Pekarové Adamové a paní ministryně Maláčové. Poznamenal jsem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Stát, když už nepomáhá, tak nemá alespoň škodit. Jsem přesvědčena, že některé návrhy, které tady dneska jsou od paní ministryně, a podotýkám, že návrh zákona byl podporován i paní ministryni Marksovou Tominovou a často jsme o tom hovořili, tak stát opravdu nemá aspoň škodit a nemá rušit tuto vhodnou alternativu pro velkou skupinu rodičů, která funguje. Měli by to být rodiče, kteří si vyberou vhodnou formu péče pro své děti.

Děkuji.

Počet faktických poznámek zůstává pět. Děkuji za slovo. Ale ještě jedna věc. Prosím, to, že se něčemu nějak nesmí říkat, neznamená, že to neprobíhá. Na co narážím? Na to takzvané vzdělávání.

Proboha, kolegyně a kolegové, to je fakt iluze. Právě proto je tak iluzorní oddělovat děti různého věku zákonem.

A právě proto, že považuji za opravdu veliký omyl říkat, že v dětských skupinách vzdělávání neprobíhá, protože prostě do těch tří let věku samozřejmě probíhá, jenom se tomu dnes tak oficiálně nesmí říkat.